Předložený návrh i v tomto případě za navrhovatele předloží ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Prosím, pane ministře, máte slovo. Opět děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 378/2007 Sb. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace dvou přímo použitelných předpisů Evropské unie, a sice nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a dále nařízení o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. K zajištění řádné adaptace je tedy nezbytné, aby vnitrostátní právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích převzalo strukturu a velkou část obsahu regulace veterinárních léčivých přípravků a stávající právní úpravy obsažené ve směrnici 2001/82/ES. Velká část právní úpravy se tedy obsahově nemění. Mění se pouze forma, to je místo ve směrnici.

Návrh zákona tedy ruší některá ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv, která byla duplicitní. Dále bylo nezbytné na řadě míst se přizpůsobit k důslednému rozdělení právní úpravy humánních a veterinárních léčivých přípravků. Vedle zákona o léčivech se k zajištění řádné adaptace dále novelizuje zákon o regulaci reklamy, zákon o krmivech a zákon o správních poplatcích.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.